Navrhuji, abychom určili poslance Jiřího Dolejše a poslance Jaroslava Klašku. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Proti? Hlasování končím.

Nyní vám ještě přečtu doplňující omluvy. Z dnešního jednání od 16 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Marie Benešová.

To byly omluvy. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu.

Prosím, máte slovo. Nevadí, možná to není naposled dneska. Hezké odpoledne. Chci vznést námitku proti postupu předsedající, který avizovala od rána, protože bývá zcela normální a slušné, že pokud někdo svolá schůzi a navrhne program, jako první vystoupí navrhovatelé této schůze, seznámí vás s důvody, proč takovou schůzi svoláváme, pokusí se vás přesvědčit, abyste podpořili návrh programu.

Dostal jsem v listinné podobě žádost pana ministra Babiše. Nic proti. On chce vystoupit před zahájením rozpravy, to je naprosto legitimní žádost, ale logicky až poté, co vystoupí navrhovatelé dnešní schůze a dnešního programu.

A myslím, že jako první by měli vystoupit zástupci těchto stran, kteří se řádně přihlásili ne do rozpravy, ne k návrhu programu, ale jako navrhovatelé této schůze. Jenom chci upozornit, že tohle není první případ, kdy se takto postupuje. Můžete si přečíst stenozáznam.

Potom jsou tady další námitky. Postupně se se všemi vypořádáme.

Hlasování končím. Námitka byla zamítnuta. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Vy jste se hlásil s námitkou. Dobře, stahujete. Prosím pana poslance Kalouska, aby přednesl svoji námitku. Dovolte, abych i já přednesl svoji námitku proti postupu předsedajícího.

Vezměte si, že kdykoliv projednáváme vládní návrhy, tak nejdřív vystoupí předkladatel a seznámí vás s tím, proč vám vlastně ten návrh předkládá. Vezměte si prosím, že kdykoliv tady máte poslanecký návrh, tak vystoupí zástupce předkladatelů z řad poslanců a nejprve jako první vás seznámí s tím, proč ten návrh předkládá.

Proč by měl najednou vystoupit někdo jiný a začít křičet cokoliv, aniž by věděl, proč ten předkladatel vám ten návrh předkládá? To přece nemá absolutně žádný smysl.

My tři jsme se domluvili v pracovním pořádku, že ten první, kdo vystoupí za předkladatele, bude předseda ODS pan profesor Petr Fiala. Vy tady tlačíte z nějakého důvodu, že první by měl vystoupit pan ministr Babiš, aniž byste vlastně tušili k čemu.